Jednací řád nerozlišuje, na rozdíl od jednacího řádu bývalého Federálního shromáždění, faktickou a procedurální přihlášku. Ano, v bývalých jednacích řádech jak České národní rady, tak Federálního shromáždění takový rozdíl byl, také se rozdílně hlásili poslanci. Prosím, pane předsedo. Než přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích, chci opravdu vyzvat Poslaneckou sněmovnu, aby nepodpořila návrh, se kterým tady vystoupil pan předseda poslaneckého klubu KDUČSL Mihola. Také se nedomnívám, že bychom mohli v té debatě pokračovat, když tu není ani předseda vlády, ani ministr vnitra, ani ministr zahraničních věcí. Nicméně odložit projednávání tohoto bodu na 12. února je absolutně nezodpovědné a myslím si, že i z hlediska české veřejnosti nepřijatelné. Řeknu vám jenom jeden argument.

Ve hře je také vyloučení Řecka z schengenského systému. Jestli se o tom bude jednat na radě, Evropské radě v polovině února, tak tato Sněmovna a česká veřejnost má právo znát postoje české vlády. To se netýká jenom Řecka, to se může v budoucnu týkat i nás. Chceme to? Jaký je postoj české vlády? Co bude zastávat pan premiér Sobotka? Dámy a pánové, tato Sněmovna odhlasovala, že žádá vládu, aby nás informovala o postojích, které bude zastávat při jednání o migrační krizi a souvisejících bezpečnostních otázkách v evropských institucích. A my máme právo to vědět. A vy na to chcete rezignovat? Ptám se členů vládní koalice. Je toto rozumný postoj? Proto předkládám alternativní návrh, aby tento bod pokračoval bezprostředně poté, co premiér Sobotka přijde do Poslanecké sněmovny.

Tak, jak byly podány . Jako autor tohoto postupu v minulém volebním období, kdy jsme se bránili útokům sociální demokracie, který legitimně vedli z opozičních lavic, jsem nalezl tehdy ten paragraf, který říká pokud zazní procedurální návrh na přerušení schůze, může zaznít od poslance jiný návrh a tom se hlasuje nejprve. Mnohokrát jsme to použili v minulém volebním období. Takže bych prosil, abychom toto pravidlo dodržovali a hlasovali o těch návrzích od čtvrtého, třetího, druhého a úplně nakonec jako první. Používali jsme to my proti opozici, používá to dnešní vláda, dnešní koalice proti stávající opozici. Nic se tím nezměnilo v té praxi jenom tím, že jsme si prohodili lavice.

Zahájil jsem hlasování. Nejdříve tedy v obráceném pořadí. Nejdříve vás odhlásím. Budeme hlasovat o návrhu, že budeme pokračovat po příchodu předsedy vlády do Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Pana kolegy Kalouska...

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nyní návrh pana poslance Stanjury na přerušení na pět minut. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 85. Návrh nebyl přijat. Hlasování 86, které jsem zahájil.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Prosím, pane předsedo. . Děkuji. Samozřejmě, hlasování je platné. Mně tedy nezbývá než konstatovat, že vládní koalice se rozhodla z historického rozhodování, možná nejdůležitějšího za posledních deset let a za příštích deset let, vyřadit Poslaneckou sněmovnu.